Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já jsem fakt se do téhle debaty nechtěl zapojit.

Ptala se na politické otázky, které souvisejí s tím, co vidíme ve veřejném prostoru.

Děkuji. Máte slovo. Děkuji za slovo. Řeknu to jinými slovy.

A je naprosto nepřípustné to přirovnávat k jednání Poslanecké sněmovny v roce 2019.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mě tady ta debata inspirovala k tomu, co všechno je vlastně možné. Ministerstvo obrany plánuje například nákup obrněných transportérů za 50 miliard 53, děkuji za opravu. A mě by tedy zajímalo, jestli si někteří vaši členové také plánují brát mandát, když váš ministr bude dělat jaksi výběrové řízení za 50 miliard. Pan poslanec Výborný s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jsem se jednak chtěl ohradit proti té nehorázné analogii, kterou tady použil vaším prostřednictvím pan kolega Mašek vůči paní poslankyni Vrecionové. Ona položila sérii politických dotazů. Ten, kdo byl dotázán, tak s úsměvem mlčí. A to je celé. Ani naznačeno. Protože to bychom měli nejenom na dofinancování těch sociálních služeb, ale ještě by zbylo na ty platy učitelů! Pan poslanec Mašek bude reagovat.

Je to odlišný pohled od kolegů. V tuto chvíli nemám žádnou faktickou poznámku a ani nikdo není přihlášen do rozpravy je přihlášen do rozpravy pan poslanec Černohorský. Prosím, máte slovo. Takže děkuji za slovo.

Ano, takové žádosti samozřejmě vyhovím. Takže vyhlašuji přestávku na jednání poslaneckého klubu Pirátů.